Taková vláda nemá důvěru občanů.

Prostě drtivá většina, přes 70 % občanů, už vládě Petra Fialy nevěří.

Samozřejmě řešení se tady nabízí takové rychlé. V září budou komunální a senátní volby a doufám, že občané přijdou k volbám a vyjádří se, co si myslí o vládě Petra Fialy, a vystaví vládě Petra Fialy účet.

Vládě Petra Fialy to připadá normální, takhle doslova okrádat české občany, ale nám v SPD to rozhodně normální nepřipadá. Vláda Petra Fialy prostě kašle na Českou republiku a na české občany. Toto šílené zdražování a neschopnost vlády Petra Fialy přivádí lidi do chudoby a přivede ke kolapsu hospodářství naší země. Už začínají krachovat české firmy, živnostníci, hrozí vzrůstající nezaměstnanost, protože vláda Petra Fialy prostě vůbec tyto závažné věci neřeší. A kolaps průmyslu, kolaps ekonomiky, tak to bude další tvrdá rána pro Českou republiku kvůli vládě Petra Fialy. Mimochodem, ještě malinko odbočím. Češi platí za mobilní služby nejvyšší ceny v Evropské unii. Další důkaz toho, že jsme v pozici kolonie Západu.

A vláda Petra Fialy s tím opět vůbec nic nedělá! Takže vláda Petra Fialy, tady vláda předsedá Evropské unii, chlubili jste se, co všechno ovlivníte a změníte, a my jsme říkali, že nezměníte vůbec nic.

Nás to zajímá, protože my chceme, aby občané měli lepší životní úroveň.

To je neskutečná situace úplně! Neskutečná arogance a neschopnost. Arogance Bruselu a neschopnost Fialovy vlády. Já opravdu nechápu, proč by měli čeští spotřebitelé platit nejvíce v celé Evropské unii. Další věc, to tady budeme řešit dneska. Já jsem jasně představil konkrétní desatero, už jsme ho představovali několikrát, takže SPD nabízí konkrétní řešení, co s tím, to vaše vláda nechce udělat, protože jste servilní vůči Berlínu, Bruselu, Washingtonu a tak dál, ale do toho všeho, kdy občané se dostávají do obrovských finančních problémů a sociální problémů, vy ještě dneska tady předkládáte do Sněmovny zákon, znova ho tady máme na stole, vládní koalice to tady předkládá, že chcete snížit o 14 miliard korun platby zdravotním pojišťovnám za takzvané státní pojištěnce. To znamená, vy ještě přímo tady prosazujete a protlačujete zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a zhoršení podmínek pro práci zdravotníků a to je pro SPD také úplně nepřijatelné.

Neuvěřitelné!

A není to jenom můj názor, stovky lidí mi to píšou, možná už tisíce.

Prostě ve vás se nepohne vůbec nic. Vůbec nic! Přitom občané už čekají dlouhé měsíce na vyšetření u specializovaných lékařů, už dlouhé měsíce se čeká na různé zákroky.

To je opravdu neuvěřitelné, Samozřejmě v této souvislosti my prosazujeme vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy, protože tato škodlivá a neschopná vláda musí skončit.

Ty problémy budou ještě horší. Ale vy jste nepředložili jediné řešení.